To je moje vysvětlení.

Ještě než vám dám slovo, přečtu další omluvu. Paní předsedkyně, prosím. Děkuji paní ministryni, nicméně jsem nedostala odpověď na svou otázku.

Ztratil se drahocenný čas. Děkuji, paní předsedkyně. Máme tu faktickou poznámku pana poslance Babky. Děkuji za slovo.

To jsem citoval z podkladů, které jsou k tomu zákonu. Děkuji.

Děkuji.

Budu se snažit být maximálně stručný a konstruktivní.

Slyšíme tady, že i ostatní kolegové z hnutí ANO sice říkají: Ano, chceme tento zákon, ale máme významné otázky, takže si myslím, že toto mělo být řešeno skutečně dopředu na Ministerstvu životního prostředí.

Obávám se toho, že to ve finále, pokud půjdeme českou cestou a salámovou metodou, tak že to pocítí jak peněženky, tak i zdraví našich spoluobčanů, respektive životní prostředí, protože prostě ty jednotlivé akty spolu nebudou hrát a nebudou souviset.

Děkuji pěkně. Vaše vystoupení vzbudilo dvě faktické poznámky. Paní poslankyně, máte slovo.

Vůbec se to nevylučuje s tím, co jsem říkala.